V šesté a sedmé části mého pozměňovacího návrhu dochází ke zmocnění pro Ministerstvo vnitra, případně Národní bezpečnostní úřad.

V bodu 9 jde o zpřesnění původně navrhovaného textu v návrhu, který teď projednáváme, kde je výslovně uvedeno, že provozovatel systému, který nebude tento systém nadále provozovat, předá správci systému data nebo kopie dat, provozní údaje a informace v jimi dohodnutém formátu. Je tam upřesnění, jak to s tím formátem je, a upřesnění, jak je tato operace předávání dat ekonomicky zajištěna, tj. jaké jsou případné nároky na vynaložené náklady. V desáté části mého pozměňovacího návrhu se hovoří s ohledem na postavení správce systému o tom, aby byly povinnosti tímto zákonem ukládány primárně tomuto subjektu, a teprve až v okamžiku, kdy je správce systému nečinný, lze fakultativně přenášet nové povinnosti na provozovatele systému. Jde tedy o dva typy subjektů správců a provozovatelů a ten návrh upřesňuje, kdo je první na řadě z hlediska povinností a jak se postupuje dále. V další části jde o změnu textace právní úpravy tak, že rozsah povinností provozovatele systému se vztahuje nově i na předávání dat, jejich kopií a provozních údajů, zpřesňují se dále formulačně i ustanovení o uložení sankcí. A konečně poslední část pozměňovacího návrhu se týká předvídatelnosti práv jak pro správce, tak i pro provozovatele a týká se založení právního titulu pro provozovatele pro úhradu reálně vzniklých nákladů. Předpokládám, že tento technicistní popis vás bezmála uspal. Měl jsem povinnost ho tady uvést, abych se potom mohl k pozměňovacímu návrhu přihlásit čistě formálně v podrobné rozpravě. Děkuji vám za pozornost.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážení páni ministři, paní poslankyně, páni poslanci, já bych zde rád zdůraznil, že to, co tady projednáváme, znamená poměrně významnou změnu, protože dochází ke změně odpovědnosti. Zákon se vztahuje jenom na informační systémy veřejné správy spravované státními orgány, jsou to informační systémy státní správy. Rozdíl mezi běžným informačním systémem a informačním systémem veřejné správy tkví v účelu, to znamená výkonu informační činnosti pro účely veřejné správy, resp. plnění veřejných úkolů.

Stát tedy ponese do budoucna odpovědnost jen za státní správu. Povinnost řádné registrace agendy pro veřejnou správu a její atestace je zachována.

A nyní, proč to říkám?

Takže abyste věděli, podle tohoto zákona národní zdravotnický informační systém není určen pro výkon státní správy, a nebude tudíž odpovědností Ministerstva vnitra. Takže velmi citlivé údaje, které je možné získávat podle tohoto zákona, nebudou pod kontrolou Ministerstva vnitra. Říkám to z toho důvodu, že jsem tady dlouze uváděl výhrady k té novele zákona sněmovní tisk 614 , a tudíž mé obavy se do značné míry naplňují, protože velmi citlivé údaje takto vlastně nebudou pod kontrolou Ministerstva vnitra.

Pak teprve následně při projednávání tohoto zákona došlo k určitým konzultacím mezi Ministerstvem zdravotnictví případně ÚZISem a Ministerstvem vnitra. Děkuji, pane poslanče. Neeviduji žádnou přihlášku k faktické poznámce ani přihlášku do rozpravy.

Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo v podrobné rozpravě se přihlásili poslanci v pořadí: nejdříve pan poslanec Pilný, připraví se pan poslanec Stupčuk. Děkuji za slovo, pane předsedající. Zdůvodnění jsem přednesl v obecné rozpravě. Pan poslanec Štěpán Stupčuk a připraví se pan poslanec Novotný.

Děkuji. Pan poslanec Novotný.

Ano, děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Končím podrobnou rozpravu. Nemá. Paní zpravodajka?